Cílem návrhu zákona je provést adaptaci právního řádu České republiky na šest nařízení Evropské unie, která upravují společná pravidla v oblasti civilního letectví, problematiku požadavků na bezpilotní systémy a podmínky jejich provozování a dálkového řízení a dílčí aspekty ochrany civilního letectví před protiprávními činy.

V návaznosti na novou, poměrně obsáhlou, strukturovanou a detailní úpravu provozování a řízení bezpilotních systémů obsaženou v právu EU dochází k přijetí potřebných adaptačních opatření. V této souvislosti návrh zákona upravuje registr provozovatelů bezpilotních systémů a registr dálkově řídících pilotů, omezení a odnímání oprávnění provozovatelů bezpilotních systémů, pojištění provozovatelů bezpilotních systémů, dále vybrané aspekty související se způsobilostí k řízení bezpilotních systémů a jejím osvědčováním, včetně možnosti pro Úřad pro civilní letectví pověřovat třetí osoby výkonem státní správy ve věcech provádění výuky, zkoušek nebo školení dálkově řídících pilotů, zvláštní oprávnění Úřadu pro civilní letectví nebo Policie České republiky související s výkonem dozoru nebo kontroly provozování a řízení bezpilotních systémů v rámci spolků a podmínky užívání vzdušného prostoru České republiky k létání bezpilotních letadel. Za účelem provedení nařízení upravujícího dílčí aspekty ochrany civilního letectví před protiprávními činy přináší návrh zákona změnu právní úpravy ověření spolehlivosti.

Návrh zákona je proto nyní předkládán opětovně a oproti původně předložené podobě reaguje na dílčí změny na úrovni unijního práva nebo jeho výkladu ze strany unijních institucí. Precizuje konstrukci jednotlivých položek správních poplatků, snižuje správní poplatek za přijetí žádosti o udělení oprávnění spolku k provádění rekreačních, sportovních nebo soutěžních letů anebo veřejných leteckých vystoupení a provádí nezbytně nutné legislativně technické úpravy. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovoluji si vás požádat o podporu předloženého návrhu zákona, kterým se mění zákon o civilním letectví a další související zákony. Děkuji vám za pozornost.

Pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo, vážený pane předsedající.

Pan ministr vás celkem podrobně s návrhem seznámil, takže bych jen chtěl zdůraznit, že návrh zákona reaguje zejména na novou, poměrně rozsáhlou, strukturovanou a detailní úpravu unijních požadavků na bezpilotní systémy, jejich projektování, výrobu, dodávání na trh a volný pohyb v Evropské unii, jakož i pravidel jejich provozování a řízení. V návaznosti na uvedené přímo použitelné předpisy Evropské unie dále dochází k výraznému doplnění stávající úpravy užívání vzdušného prostoru k létání, a to stanovení možnosti vymezit části vzdušného prostoru České republiky prostřednictvím opatření obecné povahy vydávaných Úřadem pro civilní letectví a regulovat v nich létání bezpilotních letadel. Další podstatnou změnou je pak změna právní úpravy v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy, konkrétně institutu ověření spolehlivosti. Chci ovšem upozornit na skutečnost, že novela v předkládaném znění může v podstatě zamezit provozování leteckých modelů, rozvoji mládeže a volnočasových aktivit leteckých modelářů. Děkuji, pane zpravodaji.

Děkuji, vážený pane předsedající. Kolegyně, kolegové, vážený pane ministře, mě trochu mrzí, že tady nemůže být ministr dopravy, ale chápu to, dneska má jiné povinnosti. A já bych asi začal tím, čím skončil zpravodaj.

Ono to na první pohled vypadá, že to tak může být, ale tak to není.